Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje prosím někdo jiný výbor jako výbor garanční? Není tomu tak. Takže přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh... Hlásíte se, že žádáte o odhlášení všech poslanců? Ano? Navrhujete jiný výbor jako výbor garanční? Ne, dobře. Tak potom vám nemohu dát slovo a ani vám slovo nedám. Je zde žádost o odhlášení. Aby bylo po tom krátkém přerušení jasno, tak připomínám, že teď hlasujeme o tom, že tento návrh bude přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Garančním výborem pro projednání tohoto návrhu je tedy ústavněprávní výbor. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh petičnímu výboru jako dalšímu výboru, kde bude tento návrh projednán. Zahajuji tedy hlasování o tom, že přikážeme tento návrh petičnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dalším výborem, který bude projednávat tento návrh, je petiční výbor. Nyní konstatuji, že v rozpravě padly tyto návrhy: paní poslankyně Adámková navrhla k projednání výboru pro zdravotnictví, pan poslanec Munzar hospodářskému výboru a pan poslanec Nacher navrhl k projednání ještě volební výbor. Ptám se, kdo dál se hlásí s návrhem výboru? Máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych navrhla ještě přikázání do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Ano, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Platí ještě přihláška pana poslance Bláhy, nebo už neplatí? Už to bylo řečeno, dobře. Je ještě někdo, kdo navrhuje některý z dalších výborů v této chvíli? Takže budeme postupně hlasovat o návrzích, které zazněly. Nejprve budeme hlasovat o přikázání výboru pro zdravotnictví. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 93, přihlášeno 151 poslanců, pro 139, proti 2. Návrh byl přijat. Dalším výborem, o kterém budeme hlasovat, je výbor hospodářský. Kdo je pro, abychom přikázali k projednání hospodářskému výboru? Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Další výbor, který byl v obecné rozpravě navržen, je volební výbor. Zahajuji tedy hlasování o přikázání volebnímu výboru. Kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. A poslední návrh, který zazněl, je, aby byl předložený návrh přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je pro, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání petičnímu výboru, výboru pro zdravotnictví, hospodářskému výboru, volebnímu výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Protože v obecné rozpravě nezazněl návrh na zkrácení či prodloužení lhůty, končím projednávání tohoto bodu.